Takto přesvědčeni byli i poslanci, kteří potom, co se při třetím projednávání této písemné interpelace pan ministr Babiš na jednání dostavil, tak s jeho vyhýbavou odpovědí, že to Sněmovně holt neřekne, nesouhlasili, což přirozeně vede k tomu, že se očekává, že interpelovaný ministr svoji nedostatečnou odpověď, jak o ní takto hlasovala Sněmovna, doplní tak, aby byla dostatečnou. Bohužel, odpověď je opět ta samá. Písemně mi dorazilo: Setrvávám na své původní odpovědi, nic dalšího vám k tomu neřeknu. Což už neříkal v tu chvíli jenom mně jako interpelujícímu poslanci, ale celé Poslanecké sněmovně, kterou předtím označil za spolek, v kterém se vyskytuje pět zlodějů.

A protože už šancí na jmenování těchto pěti zlodějů a těch omluv, výmluv a vyhýbání se bylo dáno dost, tak bych v tomto případě chtěl navrhnout zařazení bodu, a to po písemných interpelacích tento čtvrtek, s názvem Omluva Andreje Babiše Poslanecké sněmovně. Já pevně doufám, že pro tento návrh budou hlasovat všichni ti, kteří ještě uznávají a přijímají minimální důstojnost Poslanecké sněmovny jako základní demokratické instituce. A v době, která je velice složitá a kdy na demokratické základy tohoto státu jsou opakované útoky, si útok od místopředsedy vlády nenechá líbit. Děkuji za podporu. Děkuji. Tejce, jestli se hlásí. Není tomu tak. V tom případě, pokud nejsou žádné další přihlášky k pořadu schůze, tak bychom přistoupili k hlasování. Já ještě přivolám kolegy z předsálí a budeme hlasovat tak, jak byly přednášeny jednotlivé návrhy. Zahajuji hlasování. Kdo je proti tomuto návrhu?

Nyní pan poslanec Okamura, dva nové body. Zeptám se pana poslance, zda si přeje oddělené hlasování. Je tomu tak.

Kdo je proti tomuto návrhu?

Kdo je proti tomuto návrhu? Hlasování má číslo 4. Návrh nebyl přijat.

Zahajuji hlasování. Kdo je proti tomuto návrhu? Hlasování má číslo 5. Návrh nebyl přijat.

Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti tomuto návrhu? Hlasování má číslo 6.

Ano. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti tomuto návrhu?

Návrh nebyl přijat.

Je tomu tak?

Kdo je proti? Hlasování má číslo 8. Tento návrh byl přijat.

Je tam pouze dohoda na tom, že bude blok druhých čtení, takže bych to viděl jako první bod, pokud s tím budete souhlasit.

Kdo je proti tomuto návrhu? Hlasování má číslo 9. Návrh nebyl přijat.

Tak poprosím o strpení, já to najdu. Nikoliv, je to poslanecký návrh pana poslance Ondráčka. Pokud je všechno jasné, tak budeme hlasovat.

Kdo je proti tomuto návrhu? Hlasování má číslo 10.